Padalo tady rušení poplatků, rušení druhého pilíře bez náhrady, tři sazby DPH.

Ale bohužel koaliční dohoda je koaliční dohoda. Zaregistroval jsem, že je tu tlak na další daně, na sektorové daně. Pak mně vadí spousta regulace podnikání.

To podle mne zatíží jenom datové sítě a spousta dat bude chodit naprosto k ničemu. Vadí mi registry. Já si myslím, že těch hříšků proti pravicovému smýšlení je tady celá řada. Jen tak mimochodem, padaly tady investice. Překvapení je tady namístě.

Já tedy už vás nebudu zdržovat, je pozdní večer, ale zakončil bych trošku s humorem. Já jsem slyšel poslední dobou takový jeden krásný pěkný nejkratší fór České republiky. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane premiére, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já jsem původně dlouho přemýšlel, jestli vystoupit, či nikoli, protože řadu věcí, na které jsem chtěl upozornit, už tady řekli mí kolegové a předřečníci. Ale z diskuse proběhlé dnes jsem pochopil, že ne všichni ještě chápou, co se v této Sněmovně v poslední dny nebo týdny vlastně odehrálo. Prošel jsem si všechny interpelace, které jsem podával na jednotlivé ministry.

Vyčítal jsem například ministrovi zemědělství, že nabírá nové stovky úředníků. On tvrdí, že proto, že by jinak tu situaci nebyli schopni zvládnout. Já říkám, že by byli schopni zvládnout. Ale je to slovo proti slovu, je to něco, co asi dělí levici od pravice, kde pravice říká méně úřadů, více odpovědnosti, méně daní, méně úředníků. To se v případě ministra zemědělství nedaří. Upozorňoval jsem i na některé věci, které se týkaly zákonů. Asi bych tady nebo musím tady připomenout fakt, že většinu zákonů zatím, které se týkají resortu zemědělství, podali téměř poslanci parlamentu jako svoji poslaneckou iniciativu a že vládní návrhy, které sem ministr zemědělství, potažmo vláda dali, tak přece jenom po většině byly z dílny ministrů a vlád předešlých. Podotýkám bohužel. Například takový klíčový zákon o potravinách.

A vzhledem k tomu, že máme platný zákon o potravinách, který připravily ještě minulé vlády Takže prosím ty, kteří dorazili do Poslanecké sněmovny, aby se ztišili. Děkuji, pane předsedo. Zákon o potravinách nemá doposud prováděcí vyhlášku, tak nevíme, co je vlastně česká potravina, či není. Ale to jsou možná pro někoho marginální věci stejně jako skutečnost, kterou někdy možná oprávněně, někdy méně oprávněně kritizovali ti, kteří dnes vládnou, a říkali, jaké ty nepořádky byly například při výběrových řízeních na IT a podobně. A že to nejsou jenom zakázky na stovky tisíc korun, ale najdou se tam i zakázky, které byly zadány přímo, vlastně bez výběrového řízení, za více jak sto milionů korun, a není to jenom jedna. A nesouhlasím s argumentem, že prostě ministr zemědělství a vláda teprve materiály připravuje a připravuje nové výběrové řízení, a to v situaci, kdy jsme v polovině vládnutí této vlády. To všechno by mohl někdo říct, že to je normální, že opoziční poslanci tímto způsobem provokují nebo upozorňují na nedostatky, které ve vládě jsou, a ministři se třeba někdy snaží o to, aby ta situace byla lepší či nikoliv. Debatovali jsme i na téma, a tam už podle mě se dostáváme do situace, která zraje k tomu, aby byla vyvolána debata na téma nedůvěry vládě, zmiňované konflikty zájmů, protože na Ministerstvu zemědělství, když byly připomínkovány zákony, o kterých tady dnes mluvíme, o kterých tvrdíme, myslím, že přesvědčivě a s náležitými důkazy, že jsou dělány zcela ve prospěch jednoho z členů vlády, tak z Ministerstva zemědělství původně šlo negativní stanovisko z řady důvodů, podle mě věcných, ale na vládě ministr zemědělství pak změnil názor. Mimochodem, a to mě tedy už úplně není jasné a ministr zemědělství to doposud nevysvětlil, zastupoval ministra financí v okamžiku, kdy nahlásil konflikt zájmů a hájil stanovisko ministra financí v situaci, kdy resort Ministra zemědělství měl oficiálně v materiálech, že s těmi konfliktními body v zákoně zásadně nesouhlasí. Ministr zemědělství pak říkal, že si to nepřečetl, že přece nemůže číst úplně všechno. Já si myslím, že v případě, že zastupuji některého kolegu ve vládě a mám tam zásadní negativní stanovisko svého resortu, pak by si takovýto materiál přečíst.

Ovšem zmiňované zákony o spotřební dani a o biopalivech říkají, že je potřeba více řepky, protože bude potřeba více, řeknu, biopaliva. A v okamžiku, kdy bude potřeba více biopaliva, bude jasné, že ten, kdo biopalivo vyrábí, bude mít víc práce. Jestli se zemědělci těší na to, že bude více řepky, protože ta je pro ně atraktivní, pak je potřeba zemědělcům vzkázat, že více řepky už nebude, protože více už se jí do ČR opravdu nevejde. My naopak, nebo česká vláda bude prosazovat a prosazuje tímto zákonem, aby se jí více dovezlo.